To jsou omluvy, které přišly předsedovi Poslanecké sněmovny. A já vás prosím o klid, protože budeme dále jednat zahájením bloku třetích čtení. A první se hlásí pan předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek a potom předseda rozpočtového výboru Václav Votava. To jsou první přihlášení. Písemnou přihlášku mám od pana poslance Karla Fiedlera. Tak. Máte slovo, pane předsedo. Dobré ráno, dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající. Dovolte mi, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl vyřadit z pořadu 56. schůze body č. 250 jedná se o zákon o pojištění na sociální zabezpečení.

Děkuji za pozornost. To jsou vyřazení. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dobré ráno vám přeji všem.

Tento bod byl několikrát zařazován, ale bohužel, těsně před tím, než mělo dojít k jeho projednávání, tak prostě se nedalo projednat. Moc děkuji za pochopení. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. Číslo bodu, jak sdělil pan předsedající, je to senátní návrh novely exekučního řádu, který se zabývá teritorialitou exekutorů. Co mě k tomu vede, že to znovu navrhuji a znovu se pokouším zařadit tento bod na pořad této schůze. Je to jednak středeční projednávání novely insolvenčního zákona, kde jsme tedy slyšeli velkou kritiku na tuto předlohu, a protože jsem se nedostal A protože jsem se nedostal k vystoupení v řádné rozpravě, protože projednávání tohoto bodu skončilo z důvodu časového omezení, časového limitu, kdy pořad schůze už nepokračoval.

Jak správně řekl v debatě kolega Klaška, tato Poslanecká sněmovna již alespoň částečně vyřešila problémy se spotřebitelskými úvěry, které jsou jedním ze zdrojů velkého zadlužení dlužníků a občanů.

Nikoliv tady! Já děkuji, pane předsedající. A to, že jsme projednávali ve středu, nebo nebylo doprojednáno první čtení novely insolvenčního zákona, pokládám až za následný krok, kdy jsme vynechali stupeň předtím, nebo logický krok předtím, kde by se mohl omezit rozsah dluhu jednotlivých dlužníků tím, že se pospojují jejich dluhy v jednotlivých exekucích. A insolvence je až poslední závěrečný krok. Já tedy nechápu tuto logiku, proč vláda takto postupuje. Nevím, jaká je tam lobbistická výhoda pro nějakou skupinu, proč tohle tak spěchá. A já si dovolím odcitovat část odpovědi pana premiéra Sobotky na moji interpelaci. Byla to myslím ústní a odpovídal písemně, protože nebyl přítomen.